Aby něčemu pomohly. Tady bych identifikoval, že pomůže něco rozpočtu anebo podnikatelům. A kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale já tady nevidím ten přínos, tu přidanou hodnotu ani u jednoho. Rozpočet kvituji, že jste donedávna nechtěli zvyšovat příjmy zvýšením daní.

A vy vlastně hrajete jenom tu notu příjmyvýdaje, ale na efektivitu výběru úplně rezignujete. A místo abyste nechali dojet a jak říkám, první a druhou vlnu, já u té třetí, čtvrté jsem byl také skeptický, a říkám to tady jako opoziční poslanec, říkal jsem to i jako koaliční, takže jsem měl tu sílu říct, že s vládou ne úplně ve všem souhlasím. Já tady z těch 108 poslanců jsem tedy nezaznamenal zatím ani jednou, že by někdo něco řekl, že s něčím nesouhlasí, dneska jste nepodpořili ani jeden z bodů do programu.

Tak hledám druhý důvod, a to je podpora podnikatelů, a tam už se budu opakovat.

Oni to chtějí!

Zeptejte se jich, jakým způsobem to funguje.

Pozvěte tam podnikatele, které chcete, pozvěme tam oficiálně asociace, které zastupují podnikatele, Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu, to si klidně vyberte a poslechněte si v přímém přenose jejich názory.

Jejich zástupci říkají otevřeně otevřeně, máte citace v médiích, to není, že nám to tady někde zamumlají na chodbě ti to také nechtějí, takže mě by opravdu zajímalo, dejte mi nějaký relevantní důvod, proč to děláte a proč tomu věnujete tolik energie v době, kdy na Ukrajině zuří válka, kdy tady máme fakt řešit i jiné věci, a vy tomuhle věnujete tolik času, tolik energie a tolik politického kapitálu. Já tomu nerozumím. Ještě jste mi to nevysvětlili já vás nepřesvědčím, ale tohle to bych rád slyšel. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuju. Připravit se může pan poslanec Jan Volný posléze. Děkuji za slovo.

Samozřejmě že daně se platit musí. Stát by skutečně měl bojovat proti vyhýbání se placení daní a dbát na dodržování předpisů. Bohužel, české podnikatelské prostředí je již tak svázáno nadměrnou byrokracií a regulacemi, že elektronická evidence tento stav ještě více zhoršila.